Umím to odlišit.

Odvolání nebo takový podivný odchod, abych byl přesnější tedy, policejního prezidenta Jana Švejdara po rozhovoru s panem vicepremiérem Rakušanem, který ale v té době, když se spolu sešli, ještě ministrem vnitra nebyl. Tak si to představte. Já jsem slyšel vysvětlení pana ministra, ale stejně. To jste nemohl počkat, až budete jmenován? Stejně tak třeba odvolání ředitelů Lesů České republiky Josefa Vojáčka ministrem Jurečkou, který byl ale v té chvíli jenom dočasně pověřen. To také mohl týden počkat. Umíte si představit, kdyby to udělal někdo z té původní vlády? A do toho dvojího metru spadá, ať se na mě nezlobí kolega, výrok Mariana Jurečky ve vztahu k výběru budoucího guvernéra České národní banky.